Vrátím se ale zpátky k původnímu.

Když se podíváte do té zprávy, tak např. strana 6 toho materiálu: Z dokladů a informací předložených ke kontrole vyplývá, že Ředitelství silnic a dálnic při přípravě stavby podcenilo složitost území, kterým stavba prochází.

V době ukončení kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, tedy více než dvaapůl roku po vzniku sesuvu, nebyla dokončena první etapa sanačních prací a práce na druhé etapě byly teprve zahajovány. A teď už to jde, pane ministře, na vaše triko.

Zpracování analýzy příčin sesuvu zadalo Ministerstvo dopravy až v únoru 2016. Takže prosím, dospěli jsme do stadia, že Ministerstvo dopravy potřebuje na zadání analýzy tolik let. To je naprosto neuvěřitelné.

Další odstavec: ŘSD rovněž pochybilo při zadávání zakázek na dodatečné stavební práce v celkovém objemu 32,4 milionu korun. Dál: V případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce v celkovém objemu 313,6 milionu korun nebylo možné splnění podmínek stanovených právním předpisem z dokladů předložených ke kontrole jednoznačně vyhodnotit, u dalších pěti veřejných zakázek v celkovém objemu 3,164 milionu korun nebylo možné ověřit skutečný obsah ani rozsah jejich plnění. To se prolíná v nedodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, z poslední doby se prolíná celým tím materiálem, a má to na triku vláda, která tolik volala, že bude jiná, že udělá vše transparentně v souladu se zákonem.

Konkrétními příčinami a důsledky růstu nákladů se Ministerstvo dopravy blíže nezabývalo.

Z písemného vyjádření technického dozoru investora vyplývá, že žádná takováto zvláštní opatření nebyla do projektové dokumentace pro zadání stavby zapracována, protože v podkladech, které měl projektant k dispozici, bylo území hodnoceno jako stabilizované. Jestliže vám to přeložím do srozumitelné řeči, geologové, lidé tam žijící, každý na vlastní oči viděl, že je to jednoznačně sesuvové území, ŘSD do zadávací dokumentace tuto poznámku nebo toto varování pro dodavatele stavby nedalo, takže jinými slovy, všechno, co se tam dneska stane, tak bude platit stát. To je tedy moje interpretace té skutečnosti. Dále. Z dokladů předložených ke kontrole vyplývá, že existence problematických geologických poměrů v trase dálnice byla při přípravě výstavby úseku D8 známa a zabývalo se jí několik dokumentů, které mělo Ředitelství silnic a dálnic k dispozici.

Nové lhůty pro dokončení stavby, termíny pro předání dosud nepředaných stavenišť zhotoviteli ani termíny dokončení stavby nebyly žádným z dodatků smlouvy o dílo stanoveny.

A mimochodem, není podle mého podchyceno nejenom projektově, ale ani smluvně i to, co je tam pácháno nebo které zoufalé kroky jsou tam podnikány dnes.

Bohužel již nebyla dotažena analýza, o kterou jsem požádal kontrolní orgány Státního fondu dopravní infrastruktury, a které měly všechno podchytit, všechno zmapovat, kdo za co může, kdo může za ztracenou dokumentaci, za ztracené nebo nenalezené zápisy z jednání, kdo podepisoval smlouvy, co a jak se dělo.